Já vám děkuji. Paní předsedkyně, prosím. Já moc prosím, paní místopředsedkyně.

Můžeme se domluvit, stačí vám pět minut? Vážená paní předsedkyně, chce reagovat pan ministr. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Děkuji.

Jsem přesvědčen, že jakákoliv opozice má být tvrdá, má být důsledná, ale neměla by být mstivá.

Nechceme se chovat tímto způsobem, chceme být rozumní. Víte, že my jako opozice za ANO jsme podpořili ve většině kroky vůči Ukrajině, vůči agresorovi jakožto Rusku, nicméně je pravda, že s řešením uprchlíků nejsme už na úplně stejné vlně, nikoliv proto, že bychom odmítali uprchlíky, ale protože si uvědomujeme, že se ta situace začíná dostávat do fáze, kdy se to řeší více intuitivně než koncepčně, strategicky, a i z tohoto důvodu se nemůžeme vzdát a nechceme vzdát určité míry kontroly.

Proto považujeme těch 30 dnů za férové.

Patří to k práci koalice, patří to k práci opozice setkat se ve Sněmovně a vyříkat si ty věci. A to poslední, co jsem chtěl říct. Nezapomínejme, že i v nouzovém stavu můžeme dělat celou řadu hospodářských mimořádných opatření, a v dané chvíli, a tady myslím, že je třeba to jasně říct, vláda tak jako ji nekritizujeme za přístup k Ukrajině, tak bohužel nezvládá tu hospodářskou situaci.

Děkuji za váš příspěvek.

Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Oprávnění vlády v době nouzového stavu mohou být poměrně rozsáhlá.

Odsouhlasením prodloužení nouzového stavu ponechává Sněmovna v rukou vlády tyto pravomoci, a proto je logické, že chceme, aby nás vláda seznámila s plánovanými opatřeními jak v rámci nouzového stavu, ale také se střednědobými a dlouhodobými plány ve všech důležitých oblastech. Ale nyní již k té oblasti ubytování a bydlení, což je jednoznačně jedna z těch nejzásadnějších oblastí pomoci, ale zároveň je to oblast, která má mnoho problémů, a i dlouhodobých problémů. V současné době máme v České republice mnohem větší počet uprchlíků, než vláda, a nejenom vláda, předpokládala.

Pokud bych měla ohodnotit prvotní krizové a operativní řešení, tak zde je třeba říci, že města a obce byly ve velmi krátké době schopny se přizpůsobit, našly běžné byty a dokázaly se vypořádat i s náhradním ubytováním. Ale v současné době a především do budoucna nevystačíme s krizovým operativním řízením a je nezbytné, aby se postupovalo systematicky podle plánů a podle stanoveních jasných a konkrétních kroků. Vláda v oblasti bydlení přijala nařízení vlády o příspěvku na bydlení pro solidární domácnost.

A většina uprchlíků míří do Prahy a do větších měst, kde je tržní nájemné daleko vyšší. Soukromí majitelé nemovitostí, kteří by třeba uprchlíky ubytovali, jistě tuto minimální kompenzaci uvítají, ale vzhledem k její výši by potřebovali také nějakou záruku ze strany státu, že po nějaké době uprchlíky sám bude schopen ubytovat. V současné době i představitelé měst hovoří o tom, že s dočasným ubytováním by problém nebyl, ale vzhledem k tomu, že momentálně nelze předpovědět, na jak dlouho budou uprchlíci z Ukrajiny potřebovat azyl, tak některé formy ubytování nebude možné využít na delší dobu.